Tak pan poslanec našel příslušný materiál. Jsem tolerance sama, pane poslanče. Prosím, pokračujte. A dovolím si, pokud vidím, že řady se již postupně plní, avizovat v nejbližších chvílích to hlasování.

Když jsem se začetl do tohoto materiálu a hledal jsem podklady, narazil jsem na jednu věc.

Já jsem to hledal.

Našel jsem přílohu se stejným číslem. Ta se opravdu týká výjimek a opravdu jsou tam vyjmenována ta ministerstva obrany atd., ale Kanady. A jsou to výjimky pro Kanadu, ne pro Evropskou unii. To mě zarazilo, ale říkal jsem si, člověk je omylný, asi jsem to přehlédl. Proto jsem včera prohledával ty materiály. A upozornil mě kolega z europarlamentu na jeden problém.

A všichni si pamatujete, proběhlo to i tiskem, že tam byly nějaké problémy při projednávání s Belgií. A já jsem včera o tom přemýšlel a hledal jsem ty výjimky, kde jsou v materiálu.

A já se vám pokusím přečíst jeho znění. Já jsem totiž nenašel všechny materiály, které jsme měli jako národní parlament dostat. Přečtu vám to usnesení a budu rád, když mi budete věnovat pozornost.

Jelikož předkladatel předložil smlouvu CETA bez interpretativního nástroje a dalších doplňků, Evropská komise přitom tvrdí, že interpretativní nástroj je integrální součástí CETA, český parlament proto nemá všechny informace pro relevantní posouzení této smlouvy. A jedná se o závažné doplňky, např. které si valonští představitelé vymohli zejména v oblasti urovnání investičních sporů. Vše je řešeno úpravami několikastránkové doprovodné právně závazné deklarace a tu jsem bohužel nenašel. Tak se ptám, měli jste vy všichni všechny podklady k rozhodnutí? A právě ty výjimky toho nejvíc problematického v té materii, kterou máme k prostudování, tam dle mého názoru chybí. A mě by opravdu zajímaly ty výjimky právě z toho soudního nebo přezkumného investičního ochranářského sporu, který tam je. Proto bych také rád, aby pan předsedající nechal procedurálně hlasovat o tom, že vracíme předkladateli tuto smlouvu, a nic nebrání, pokud bude doplněna o tyto doplňky, o kterých Evropský parlament tvrdí, že jsou nedílnou součástí této smlouvy, aby nám byla znovu předložena, popř. kolegům v novém parlamentu, a byla projednána a schválena. Ale za svou osobu mohu říci a sdílím i názory a obavy členů našeho klubu, ve kterém jsme tyto věci probírali, našich kolegů v europarlamentu, kteří možná mají podstatně více informací, než si my myslíme, a někdy tady zaznívá v kuloárech takové to hanlivé: co schválili v europarlamentu, to je vždycky špatné. A jestli si myslíte, že tím, že toto schválíme, aniž by tam byly všechny náležitosti, právní náležitosti vyžadované Evropskou unií, tak se bojím, že se dostáváme na velice tenký led ratifikace této smlouvy v České republice, jejího schválení, a mohlo by to vybudit i další důsledky. Čili já bych vás požádal, abyste hlasováním vyjádřili svůj názor a se svým svědomím se potom srovnali, jestli hlasujete o neúplném materiálu, kterému chybí části, anebo to považujete za zcela zbytečné, a rozhodli se sami.

Nyní faktické poznámky. Pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Fiedler. Já bych chtěl tady zvýraznit ještě jednu věc, protože všechno souvisí se vším. V minulém týdnu tato Sněmovna schválila tzv. antidiskriminační směrnici Evropské unie. Já si pamatuji, že jsme ji měli před cca dvěma měsíci ve výboru pro bezpečnost a pány z příslušného ministerstva jsme v podstatě vyprovodili dveřmi, protože nám nedokázali odpovědět nebo mně konkrétně na asi čtyři nebo pět otázek, které s tím souvisí. A zejména se to týká zase toho problému, který já vnímám jako primární, tzn. migranti.

A nikdo nedokázal odpovědět na to, jestli se na ně tato antidiskriminační směrnice vztahuje, nebo ne. A v souvislosti s tímto samozřejmě jsou tady určité konsekvence, na které chci jenom upozornit. Tady pan kolega přede mnou mluvil o zbrojním průmyslu. Mým zájmem je obnova domácího obranného průmyslu.

A opět na to nemám žádný komentář a vysvětlení. A jenom upozorňuji na další směrnici, která se připravuje, a to je, že ze střeliva bude odstraněno olovo, vážení přátelé. Takže náš obranný průmyslu opět bude mít velké problémy.

Tak já jenom říkám, že všechno souvisí se vším a ta Unie opravdu to má velmi dobře vymyšlené. Toto jsou postupné kroky.